33.

S pověřením vlády uvede předložený návrh pan místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právo na informace o životním prostředí a zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Tento návrh slouží především k provedení transpozice evropské směrnice o otevřených datech a o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Myslím si, že i minulá vláda, a to teď nemyslím nijak útočně, ví, že transpoziční lhůta vypršela už v loňském roce, a to v letních měsících, tedy tento zákon již měl být součástí našeho legislativního systému. Bohužel se tak nestalo, my se tím snažíme tu situaci napravit a snažíme se ji napravit i poměrně rychle, jelikož v této chvíli aktuálně České republice hrozí ze strany Evropské unie reálné sankce. Čeho se zákon týká, a ve kterých oblastech? Za prvé se týká rozšíření okruhu povinných subjektů o veřejné podniky, což jsou státem nebo samosprávou ovládané podniky činné v odvětvích, jako je energetika či doprava. Zásadní změna. Za druhé, zavedení povinnosti zveřejňovat ve formě otevřených dat takzvaná dynamická data, jakými jsou například data ze senzorů týkajících se dopravy či počasí. Za třetí, usnadnění možnosti digitalizace kulturních zdrojů, například starých tisků, pomocí smluv umožňujících efektivnější zapojení soukromého sektoru. Za čtvrté, doplnění úpravy přístupu k výzkumným datům vypracovaným v rámci vědeckého výzkumu podporovaného z veřejných prostředků. Návrh obsahuje také další změny, které mají za cíl odstranit nejpalčivější problémy současné aplikační praxe, a to jsou: zajištění větší ochrany veřejných institucí, které jsou obchodními společnostmi pohybujícími se v konkurenčním prostředí, přičemž cílem je ochrana zejména klíčových státem vlastněných obchodních společností.

Za třetí ochrana informací týkajících se kritické infrastruktury nebo rozhodčího a obdobného řízení.

Za páté zpřístupnění údajů z výročních zpráv o poskytování informací na jednom místě. Za šesté změny v procesní oblasti umožňující rychlejší poskytnutí anonymizovaných informací a rychlejší vyřízení odvolání. Domnívám se, že předložený návrh je vyvážený z hlediska ochrany práva na informace i ochrany před jeho zneužíváním a reaguje i na zhoršenou bezpečnostní situaci s tím spojenou potřebu větší ochrany některých informací veřejného sektoru. Dovoluji si vás proto požádat, aby tento návrh byl podpořen a s ohledem na potřebu brzkého dokončení transpozice evropské směrnice znovu říkám, transpoziční lhůta vypršela minulé léto považuji za nezbytné urychlené projednání návrhu na půdě Poslanecké sněmovny. Proto si v rozpravě dovolím navrhnout zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech. Děkuji. Než pozvu paní zpravodajku, tak jen technicky hlásil pan poslanec Roman Kubíček, že hlasuje s náhradní kartou číslo 31.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Termín pro transpozici skutečně, jak řekl pan ministr, do českého právního řádu stanovila tato směrnice do 17. července 2021.